Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych začal tím, že kdo rychle dává, dvakrát dává.

Ale zase buďme realisté. Nebude to ani na jaře, já tomu nevěřím, není to možné. Bude to dlouhotrvající záležitost.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní kolegyně, páni kolegové, paní ministryně, já si myslím, že tento návrh je velmi potřebný, i když neřeší všechno. Mrzí mě, že to zde nemůže patřičně zdůvodnit, protože prostě je v karanténě, čímž ho omlouvám.

Víte, ti, kteří jsou skutečně doma, a ta starší generace, té prostě nic jiného nezbývá, pokud to chce přežít ve zdraví, tak jsou vděční skutečně za každý dobrý pořad v televizi. Nemyslete si, oni to umějí. A je to hodně a hodně důležité.

Nyní paní poslankyně Věra Kovářová v rozpravě. Máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my vítáme návrh, který v současné době projednáváme.

Ten zde nebudeme projednávat. Řada podmínek, které jsou v tomto titulu, je omezujících. Například pobírání mateřské, starobního důchodu nebo doktorandské studium. Dále poznámky od některých umělců, že model šedesáti tisíc je samozřejmě výborný. Dost se ale bohužel řeší, kdo všechno se tam nevejde. To znamená právě rodič na rodičovské, ale i autoři, kritici, některé technické profese, pracující studenti.

A není úplně jisté, kdo se právě z těch vyloučených, v uvozovkách, vejde do modelu pěti set korun za den.

Ale to jednak nepůjde a jednak je to systémově špatně. Všechny tyto balíčky by neměly být vždy jednorázové, je potřeba uvažovat v delší časové perspektivě.

Dále co by bylo dobré, aby program na podporu profesionálních divadel byl navýšen na miliardu, protože už dnes je jasné, že obce, města tento problém neunesou. A samozřejmě by bylo dobré, aby Ministerstvo kultury, až toto pomine, připravilo kampaň na propagaci kultury s cílem návratu diváka. Děkuji. Děkuji paní Věře Kovářové. To byla poslední přihlášená do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí ještě z místa. Není tomu tak. Prosím, máte slovo.

Takže jdou tam programy. Takže já si nemyslím, že by tam nešly...

Nyní tedy budeme ještě posuzovat, budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Není tomu tak. Můžeme tedy ukončit i podrobnou rozpravu. Nebude asi zájem o závěrečná slova. Přeruším bod číslo 2 a budeme se zabývat dalším bodem našeho jednání.